Co ale legitimní není, je sebrat opozici právo vládu kontrolovat, sebrat právo ptát se na interpelacích, a to se přesně tento týden stalo. Schůze ve středu odpoledne byla přerušena do dnešního rána, přestože pro to zcela zjevně nebyl důvod.

Teď vás možná překvapím, ale i když se mi to nelíbí, tak musím říct, že to chápu, a toto nehodlám kritizovat. Není to tak dlouho, co jsem byla členkou vlády, a rozumím, že se nechcete připravit o čas k projednávání zákonů. Jaký byl ale důvod, že jste zrušili interpelace ústní? Opravdu není argumentem mimořádná schůze, u které bylo předem jasné, že nedojde ke schválení programu. Pokud kdykoli v minulém období došlo k tomu, že interpelace nebyly, dělo se to vždy pouze po dohodě s opozicí. Teď to bylo přesně naopak. Určitě si vzpomenete, že jsem zde dávala protinávrh na přerušení schůze do čtvrtka 14.30 hodin, takže vůli opozice jste znali a rozhodně jste nemohli nabýt dojmu, že o interpelace zájem nemáme. Náš demokratický systém je založený na tom, že se vláda zodpovídá Poslanecké sněmovně a podléhá parlamentní kontrole. Parlamentní kontrola je nezastupitelná a interpelace jsou její základní a nedílnou součástí. Právo na ně je dokonce zakotveno v ústavě, konkrétně čl. 53 ústavy říká, že každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech její působnosti. To všechno jste nerespektovali.

Přestože jsme vám jako nejsilnější klub vstřícně nabízeli jeho prodloužení o 30 dnů, tak jste zvolili cestu, která je minimálně z pohledu ústavy velice sporná, a to je prodloužení nouzového stavu o 58 dní. Nebudete teď muset skládat účty po 30 dnech, slovy paní předsedkyně Pekarové, vysilující diskuse s opozicí prostě odpadne a s ní samozřejmě i ta mnohokrát zmíněná parlamentní kontrola.

Víte, kolegyně a kolegové, kolikrát za tu dobu proběhly ústní interpelace? Ano, všehovšudy třikrát. A přitom jen těžko by se hledala doba, kdy otázky opozice byly víc pochopitelné.

Proto dnes já i moji kolegové budeme chtít zařadit nové body týkající se činnosti vlády s našimi konkrétními návrhy. Věřím a očekávám, že se k tomu vládní koalice postaví čelem, chytne se za nos, naše body zařadí a připustí diskusi o našich návrzích. Navrhuji bod s názvem Zrušené interpelace a zařadit ho jako první bod dnešního jednání. Děkuji vám. Nyní, kolegové a kolegyně, mám informaci, že hlasovací zařízení bylo opraveno.

Pevně věřím, že je vše v pořádku. Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Michálek, pak je přihlášen pan ministr Jurečka, pan předseda Výborný a pan předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně bych chtěl ocenit, že se v paní předsedkyni Aleně Schillerové vzbudila touha dodržovat ústavu a ústavní instituce. Pan předseda Vondráček vždycky zavolal a sdělil nám, že tedy schůzi nařídí na čtvrtek, a my jsme tedy řekli: No, víte, to se nám úplně nelíbí, a on řekl: Hm, no, dobrý. Takže pokud říkáte, že toto se v minulém volebním období nedělo, není to pravda.

59. schůze 10. 9. nebyl schválen program, nebyly interpelace, mimořádná schůze.

Takže já bych vás odkázal asi na to, abyste si to nejdřív vyřešili ve vašem klubu, protože váš šéf pan Babiš se k tomu vyjádřil slovy: Proč my tady máme ty interpelace, abyste tady exhibovali? Proto, jak premiér uvedl, na jejich projednávání nechodí a ani chodit nebude. To není moje práce, prohlásil tehdy předseda vlády. Pojďme spolu jednat otevřeně, tak, jak to tady zaznělo, bez pokrytectví, ať to vidí veřejnost, ať to vidí média. My tady dneska máme program, my jsme sem přišli, abychom projednali novelu zákona o střetu zájmů. Ústavní soud 11. 3. 2020 zrušil část zákona a uložil nebo v podstatě řekl Poslanecké sněmovně, že do devíti měsíců to má napravit, do konce roku. Poslanecká sněmovna vyřešila to, že lidi, že veřejnost, že novináři, budou mít přístup k majetkovým přiznáním poslanců a dalších vysokých politiků. Jakmile hnutí ANO zjistilo, že součástí toho bude i regulace střetu zájmů, který se týká tehdejšího premiéra Babiše, zejména pokud jde o vlastnictví médií, zejména pokud jde o veřejné zakázky, tak ten zákon začali obstruovat.

Takže prosím, prostřednictvím pana předsedajícího, vzpomeňte si, když jste zakládali hnutí ANO, tak se říkalo, že jste protikorupční hnutí. Proč tedy nechcete teď zařadit, aby nebyla majetková přiznání dál zamčená na Ministerstvu spravedlnosti, aby se na ně nemohli žádní novináři podívat, proč nechcete, aby si veřejnost mohla zkontrolovat, jak politici ve funkci bohatnou? V roce 2020 premiér Babiš dostal 131,5 milionu korun, což je v majetkovém přiznání to jsou údaje, které jsou dneska utajené, ke kterým občané nemají přístup ze svěřeneckého fondu firmy, kterou nevlastní, a to jsou skutečně peníze, které pocházejí tedy i z veřejných dotací a tak dále, z veřejných zakázek.